Děkuji za pozornost. Mám ještě čtyři přihlášky s přednostním právem.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já mám intenzivní pocit, že jsme se opět dostali do situace, kdy má Poslanecká sněmovna uplatnit více svoji kontrolní funkci než svoji zákonodárnou funkci. Ale zase mám takový intenzivní pocit, že se to děje způsobem, který nepovede ke zlepšení kontroly a povede ke snížení funkce zákonodárné.

A já jenom připomínám, že to zdaleka nejsou první případy útoku pro jiný politický názor.

Vzpomeňme, když došlo k útoku na již zesnulého ministra kultury Pavla Dostála zde nedaleko Poslanecké sněmovny.

Není to jednou, dvakrát ani desetkrát. Ale dokdy to budeme muset snášet? A to nejsme jenom my, kteří jsme obětí takovýchto slovních útoků, ale to jste zažili mnozí z vás.

Co se týká situace, která vznikla. Takže si myslím, že by bylo dobře a to jsem se zúčastnil té porady předsedů a předsedů klubů politických stran v Poslanecké sněmovně, která probíhala na 106.

Je to situace, kdy jsme vystaveni nejrůznějším tlakům médií, občanských sdružení, měst a obcí, kolegů v politických stranách a které nás a věřte, že to někdy není lehké osočují z kdečeho. Jako kdybychom mohli za úplně všechno.

Že jsme velmi nízko.

Že se vzájemně nedokážeme k sobě chovat alespoň s minimální povinnou úctou?

Možná třeba dojde k pozdějšímu prohlasování některých zákonů. Ale že možná dostaneme šanci se taky trochu vzpamatovat.

Hezké už popoledne, kolegyně, kolegové.